Jak zajistíme rekultivaci území poté, co těžba skončí? Jak zajistíme, aby samotná těžba dopadla co nejméně na životní prostředí a občany tohoto regionu? O tom se dneska, ani včera, ani předevčírem bohužel debata nevede, a vést by se měla. To jsou vážné otázky. Kolik se bude platit za vytěžení? Jak se vytvoří fondy na rekultivaci? A jak zvolit pokud možno co nejméně škodlivý způsob těžby a zpracování? Ale ono to odpovídá celému tomuto týdnu. Já myslím, že to je světové unikum včera premiér vede demonstraci proti vlastní vládě. To jsem ještě nezažil. Už toho máme dost. A uvědomme si, že Poslanecké sněmovně se odpovídá vláda jako celek, ne ministr průmyslu nebo ministr životního prostředí jednotlivě, ne jedna koaliční strana nebo druhá, ale vláda jako celek.

Ale je to tím, že volby jsou za čtyři dny. Přečetl jsem si návrh usnesení, který připravila třetí koaliční strana, asi osm, deset nebo dvanáct úkolů pro vládu. Proč ne? Když tady někdo kritizuje surovinovou politiku státu, tak tu schvaluje vláda jako celek. Žádné jednotlivé ministerstvo ani žádný ministr. Ale abych rozdával všem stejně pan ministr je tady. Za prvé. Za druhé si myslím, že takový dokument mohla a měla projednat vláda jako celek a pověřit ministra podpisem.

Děkuji za slovo. Řečeno už bylo mnohé. Stejně tak bylo položeno mnoho otázek, nicméně některé si myslím, že jsou opravdu důležité, a tak je zopakuji. Neútočím ani na pana ministra Havlíčka, ani na žádné jiné ministry. Prostě z mého pohledu, a myslím tím, že mluvím za celý náš poslanecký klub, by mělo platit, že nerostné bohatství je majetkem státu, je majetkem naší země, je majetkem českých občanů. A tak by to mělo zůstat. Osobně si myslím, že podepsání takového memoranda pár dnů před volbami je nešťastné a mělo se to řešit opravdu až v další Sněmovně, měla to řešit až další vláda, která přijde. Nemuselo se stát to, co se stalo teď. I když na druhou stranu opravdu je před volbami, takže je možné, že by se to stalo stejně. Ptáme se na to samé co kolega Stanjura s tím, že si myslíme, že by mělo probíhat zpracování surovin v České republice, mělo by být jasné, jak se bude řešit rekultivace krajiny po těžbě, a myslíme si, že je špatně, pokud odcházejí zisky mimo Českou republiku a nezůstávají u nás. A to se netýká jenom lithia.

Jezdili jsme do Středočeského kraje s poslanci jiných stran, snažili jsme se proti tomu bojovat, naštěstí tohle už je zažehnáno. Těch kauz je samozřejmě daleko a daleko více. Nechci tady vykřikovat žádné populistické fráze, spíše se zeptám pana ministra Havlíčka, jaká je vůbec právní forma tohoto memoranda.

A pak ještě jeden dotaz.

Jestli je to pravda, nebo není pravda?

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za pozornost, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové.

Ale to říkám jako entrée k tomu, abych vám řekl, promiňte, kolegové z vlády, abych vám jako předseda opoziční strany řekl, že tohle my vám přece nebudeme pískat. My si dovolujeme říct, že vláda selhala v obraně ekonomických zájmů České republiky v rámci surovinové politiky. To, že selhala, jsme si nevymysleli, to říkáte sami, protože jedno ministerstvo obviňuje druhé, které selhalo víc a které za to může. Jeden předseda vládní strany obviňuje druhého předsedu vládní strany a zpátky, kdo za to může, že vláda selhala, ale pro nás jako pro Poslaneckou sněmovnu a pro nás jako opoziční stranu selhala vláda jako celek.

Vláda prostě prokázala svou neschopnost a vystavila budoucnost velkým ekonomickým rizikům, a to je jedna věc, na kterou můžeme udělat jednoznačný závěr. A nejsme v tom ani ve sporu s vládními stranami, protože ty také říkají: je to selhání. My musíme říct: selhala vláda.